Právě jsem vás odhlásil a poprosím vás, abyste se přihlásili svými kartami.

Z členů vlády se omlouvají... Tak pan poslanec Plzák tady je, ruší svoji omluvu, vidím ho na vlastní oči.

Já už vás poprosím, abyste se posadili na svá místa.

Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním bodů z bloku třetích čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty.

Poté bychom pokračovali projednáváním bodů dle schváleného pořadu schůze.

Nyní zde mám dvě přihlášky s přednostním právem, pan předseda Faltýnek a poté pan předseda Rakušan. Takže pane předsedo, prosím, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím o klid v sále. Dobré ráno, vážení kolegové, kolegyně, pane předsedo. Dovolte mi, abych navrhl jménem našeho klubu změny v pořadu schůze, v podstatě v duchu té naší včerejší dohody, když jsme se tady rozcházeli kolem desáté hodiny večer.

A ještě mám jednu technickou prosbu na řídícího schůze, ale říkám to tak, aby to věděli všichni kolegové ve Sněmovně. Je to technická prosba.

Děkuji. S přednostním právem pan předseda Rakušan. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, kolegyně, kolegové.

Já oceňuji jasné rozhodnutí Poslanecké sněmovny o tom, aby daný bod byl zařazen na schůzi Poslanecké sněmovny, považuji to za důležitý signál a ještě jednou vám za to děkuji. Ale aby se nejednalo o formální zařazení, to znamená, že ten prostě někde bude v systému čekat a čekat, než se k němu dostaneme, a možná se na něj nedostane nikdy, tak mi dovolte, abych navrhl tento bod zařadit pevně jako první bod dnešního odpoledního jednání.

Děkuji. Dále k pořadu je přihlášena paní poslankyně Černochové, poté pan poslanec Munzar. Dobré ráno, dámy a pánové. Vážený pane premiére, pevně věřím, že i tuto debatu o programu sledujete.

Vůči Izraeli jako židovskému státu je mimořádně necitlivý.